Já budu velmi krátký. Já mám také rád české potraviny a snažím se jim dávat přednost při svých nákupech a zodpovědně můžu říci, že produkujeme kvalitní potraviny, které stojí za to kupovat. Podnikají na své vlastní riziko, měli by tedy mít šanci a svobodu volby rozhodnout, co budou ve svých obchodech nabízet, stejně tak jako nechci nařizovat našim zákazníkům a spotřebitelům, co si mají kupovat, byť vlastním příkladem a doporučením jim budu říkat, že udělají lépe, když koupí českou potravinu, protože je kvalitní, podpoří české zemědělce a zaměstnanost v České republice.

Je to evropská společná socialistická zemědělská politika.

A ten návrh samozřejmě míří proti zákazníkům.

Takže dnes, kdo ať už na výboru, nebo kdykoliv jindy se o tom bude hlasovat kdo bude pro tento návrh, říká spotřebitelům, že budou mít šanci si vybrat z méně pestré nabídky v obchodech a že budou platit větší cenu. Jestli chcete těmito krůčky návrat k socialismu, tak tento návrh podporujte! Já souhlasím tady u kolegy Skopečka pouze s tou první částí, že je to společná zemědělská socialistická politika plná regulací, eurodotací, přerozdělování apod. Ale proč tady ta společná zemědělská politika je?

Já myslím, že máme stejný logický způsob myšlení, ale v tom konečném řešení, že se lišíme, že kolega Skopeček říká, že jakákoliv regulace tady bude znamenat návrat k socialismu, ale já říkám, že bez té regulace svobodný trh nemůže porazit ty eurodotace, dotace a přerozdělování, že tomu trhu v České republice musíme pomoct. A my mu chceme pomoct tímto zákonem. Děkuji. Kolega Skopeček vyvolat šest faktických poznámek a reakci pana ministra, který se hlásí s přednostním právem, takže až po těch faktických poznámkách. Děkuji, pane předsedající.

Ony určují poptávku, určují i nabídku. Já se nechci vracet, proč to tak je, ale to je realita.

A přesně řeknou, bude to taková cena, takové složení! Takhle to přece reálně funguje!

Já si nemyslím, že si přejeme vyšší ceny v ČR. A to, co já vyčítám těm předkladatelům, je, že my se asi shodneme na tom, že společná socialistická evropská zemědělská politika je špatně.

Já jsem o tom přesvědčen a milerád s vámi budu bojovat proti společné evropské socialistické zemědělské politice a budu se snažit, aby bylo méně dotací a méně regulací. Tím, kdo je skutečným pánem, jsou zákazníci, pane kolego.

Já to dělám, dělejte to také, ale nenuťte to českým spotřebitelům. Můžete jim poradit, můžeme jít příkladem, ale nenuťme jim, co mají kupovat. Jsou chytřejší než vy!

To přece není v zájmu České republiky. Ta debata je zcela relevantní. Já jsem třeba ten, který neustále bojuje proti evropským regulacím.